Ta situace, která je ve vládní koalici, nám napovídá, že se spíše nevyřeší.

A té před námi leží v těch 340 bodech docela dost. Děkuji za pozornost.

Dvacet minut, dobře, děkuji. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda v této fázi chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. Nejprve bych tedy dal odhlasovat způsob procedury a poté, co bude odhlasován způsob procedury hlasování, dám přestávku na jednání poslaneckého klubu KSČM. Děkuju za slovo.

Ano, samostatně. Poté to je návrh, který přednesl pan poslanec Okamura, který přednesl rovněž dva body, o kterých necháme hlasovat samostatně, a poté to je návrh usnesení pana předsedy Kováčika a ty se budou hlasovat?

Dobře, to znamená, jenom pro pořádek zopakuji. Návrh usnesení pana poslance Kováčika dohromady jako jedno usnesení.

Žádný jiný protinávrh nevidím.

Kdo je proti návrhu?